Nechtěl bych k těmto věcem ale diskutovat, také jsem k těmto věcem žádné pozměňovací návrhy nepředložil.

Tedy je to další zákon, v jehož nitru se objevuje ustanovení porušující základní svobody občanů, v tomto případě domovní svobodu, právo na soukromí, právo na klid, soukromí ve své domácnosti.

A je to vždycky k posouzení, který z těch veřejných zájmů je pro nás důležitější, co jsme schopni obětovat pro jeho naplnění.

Samozřejmě vnímám otázku pana ministra co dělat? se ptal.

Nejsem takovým odborníkem.

Už poněkolikáté uvádím příklad z civilizace, která je schopna zjistit složení atmosféry na Venuši pomocí svých sond, které tam vysílá, a není hodnověrně schopna prokázat, že někdo pálí ve svém kotli odpadky a odpady. Takže toto dělat, tudy se ubírat.

Jistě, pane ministře, byste mohl říci, že řešíte tuto situaci pomocí kotlíkových dotací.

Co se stane, když do takového domu přijde kontrola?

Vlomí se jim ta kontrola?

A souhrnně řečeno k tomuto, nemá cenu zaplevelovat naše zákonné prostředí dalším ustanovením, které patří do nějaké vyšší zákonné normy, třeba trestního zákoníku, zaplevelovat naše zákonné prostředí tímto paragrafem, který limituje svobodu jednotlivce. A toto děláte opakovaně. To není první případ.

Je to věta: Slušní lidé se přece nemusejí ničeho obávat.

A ti, kdo to překročili, kdo tam pak zahynuli kulkami pohraničníků, ti přece věděli, do čeho se pouštějí, ti věděli, že překračují zákon.